Dobře, já jsem ale na 13. hodinu ohlásil organizační výbor, takže nezbývá nic jiného, než že přeruším schůzi, a budeme hlasovat tento bod někdy jindy. Kdyby aspoň klub ODS vyhlásil, že jde na tiskovou konferenci, tak bych tomu rozuměl, bylo by to čestnější.

Ale já už jsem vyhlásil přestávku. Bude se hlasovat až po polední přestávce.